Pane místopředsedo, milé kolegyně, kolegové, zareaguji jenom krátce na všechny předřečníky.

Nemyslím si to jenom já, ještě v roce 2017 si to myslela tehdejší vláda.